290.

Ale o slovo se hlásí samozřejmě pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Obě se týkaly schvalování prioritních staveb podle nařízení vlády, těch devíti staveb.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já bych na úvod jenom přečetl krátce jednu stať z odpovědi pana ministra, tak abychom si ozřejmili a připomenuli to, co už já jsem sice tady zmiňoval, a potom k tomu ještě dám nějaké doplňující informace a necháme pana ministra, aby se k tomu vyjádřil. Já jsem interpeloval pana ministra Pelikána ve věci provádění kontrol exekutorských úřadů. Toho, jak jsou prováděny exekuce, protože jsme svědky toho, že z řad občanů a povinných jsou častokrát stížnosti k tomu, nikoliv podstatě exekucí, ale formě provádění exekucí, a to, že asi ne vždy tam je úplně všechno v pořádku, což i z odpovědi pana ministra Pelikána bylo zřejmé. Čili já odcituji jeden odstavec.